Ale vy jste tady, promiňte, prostřednictvím pana předsedajícího. Pan Kalousek tady řekl věci, na které nejde nereagovat. Pan Kalousek mluvil o patnácti měsících nějaké vlády, která měla napravit něco po panu Drábkovi.

S tím bude mít problém vyřešit to ještě celá tato vláda čtyři roky. To, co se odehrálo na Ministerstvu práce a sociálních věcí za vlády právě pana předchozího ministra z TOP 09, a ten dopad, jaký to mělo na veřejnost, na lidi, jak čekali na výplatu sociálních dávek, jak se rozpadl kontrolní systém, jak narostly sociální dávky, které není schopno Ministerstvo práce a sociálních věcí kontrolovat, obecní úřady jak se staly bezbranné, to prostě nejde opravit za patnáct měsíců. A já budu strašně rád, když se to podaří této vládě za čtyři roky.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

Ať už pan ministr Koníček, nebo konkurenční finanční skupiny i kdokoli jiný se teď prostě bude snažit za každou cenu to do těch starých pořádků zase vrátit, což je bohužel to, co se stát nemělo.

Nicméně, milý pane premiére, pokud dovolíte, já jsem měl jednu jedinou otázku. Slyšel jsem že dva roky. S další faktickou poznámkou pan kolega místopředseda sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Každopádně co se týká správy Ministerstva práce a sociálních věcí TOP 09, muži, kteří tam byli vysláni, což je ministr Drábek a náměstek Šiška, si dovoluji tvrdit, že to je skutečně obdivuhodné dílo, které tam předvedli. Myslím si, že předvedli destrukci takového rozsahu v sociálním systému, že skutečně ne půl roku, ne rok, to je opravdu velmi krátká doba, aby ten svinčík, co tam je, se podařilo napravit. Bohužel, byl jsem jeden z lidí, kteří dávali různá trestní oznámení atd., celou kauzou jsem se dlouhodobě zabýval a vím, že k informacím bylo velmi obtížné se dostat. Díky tomu, že jsme se vrátili do parlamentu, se touto kauzou budeme zabývat dál, protože jsem přesvědčen, že ještě ne všechny věci byly řádně došetřeny a o všem se dostatečně ví. A skutečně věřte tomu, že to není otázka toho, co jste předvedli a kolik jste ušetřili. Pro mě leží otázka, o kolik ještě tento stát díky vašemu působení na MPSV přijde. Děkuji panu místopředsedovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale jestliže máme řešit nějaké problémy, a tím určitě je zaměstnanost, tak pojďme být konkrétní. Příčin, proč to je, je několik a jsou opravitelné, i když možná ne dost rychle. To, co vychází ze škol, neodpovídá trhu práce.

Podpora podnikání tady vypadá tak, že když přicházejí evropské fondy, tak nastává obrácená personalizace. To znamená ne já si přijdu pro peníze, kdy je potřebuji a na co je potřebuji, ale musím se přizpůsobit výzvám a musím se přizpůsobit tomu, jak jsou vypsaná nějaké byrokratická kritéria, ať už pocházejí z Bruselu, nebo odsud. To je všechno špatně. Zvětšuje se počet lidí, kteří takzvaně nechtějí pracovat.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, on to kolega Pilný vlastně řekl za mě.

Pokud se budeme stále vracet do minulosti, mohli bychom se možná vrátit i do třicetileté války, tak tady opravdu nic neuděláme. Já asi navrhnu do jednacího řádu změnu, že slovo minulost bude zakázané.

Pokud si myslíme, že tím děláme volební kampaň, děláme to zbytečně, naši voliči si to pamatovat nebudou ani v komunálních volbách. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já jsem se vaším prostřednictvím chtěl zeptat toho druhého místopředsedy Sněmovny, jestli si uvědomuje, v jakém bodu vystupuje. Že vystupuje k bodu řešení nezaměstnanosti.

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, už to tady řekli pánové z hnutí ANO.

Bod zní naprosto jasně. Vy nám máte říct, s jakými recepty přijdete. Nebo to bude v úterý příští týden, že přijdete? Vy jste tady opravdu strávil většinu toho času. Vy nevíte ty recepty? Jediné, co jsem tady zaznamenal, že budete podporovat zahraniční investice. Já se ptám, proč už konečně nezačneme podporovat ty domácí investory. Ono ještě zřejmě málo české ekonomiky, českého průmyslu, českého bankovnictví je v zahraničních rukou. Jinak tady nezaznělo nic. Vezměte si, že nelze pochybovat o tom, že státní správa, úřady práce, nebo jak se to jmenuje, ve všech západoevropských zemích jsou na špičkové úrovni, přitom tam mají v řadě případů, snad s výjimkou Německa, dramaticky vyšší nezaměstnanost. To znamená že tady asi klíč k receptu není. Nezaznělo tady nic, jak se budete chovat k našim podnikatelům, k těm, kteří vytvářejí pracovní místa. Ještě bych pochopil, a populisticky, když už, protože vy jste tady předváděli čtyři roky, neli víc, populismus, tak bych se zeptal, jestli tedy nezazní konkrétní číslo, kolik např. se pokusíte vytvořit za svoje funkční období pracovních míst. Ve Spojených státech vždycky prezident vykřikuje, kolik jich zajistí nebo kolik bude nových pracovních míst. Nic konkrétního.